Aby ti lidé měli šanci zrevidovat svůj záměr, aby si mohli říci ano, tak tady třeba zrovna už ten záměr je v pořádku, moje připomínky byly vyřešeny a já už tedy nemám v úmyslu dál podporovat proces odvolávání, naopak chci vyhovět veřejnému zájmu a přispět tím, že se nebudu odvolávat, k tomu, aby ten záměr mohl být zrealizován.